Tento návrh můžete přednést. Takže já vás odhlásím.

Zopakuji ještě jednou, o čem budeme hlasovat. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura navrhl procedurální návrh, abychom znovu otevřeli obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Já bych se málem rozbrečel po některých vystoupeních zejména po ukončení rozpravy.

Dobré odpoledne, dámy a pánové. S přednostním právem pan předseda Michálek. Já jsem nikoho nezadlužil ani se nesnažím kázat nějakou morálku. Ale přijde nám zvláštní, že paní ministryně tedy vystoupila takovým způsobem, aby na to nemohl žádný z našich kolegů, kteří řeší ekonomiku, reagovat. Nebylo možné reagovat na radní, protože si to vždycky nechali do toho posledního slova, aby na to nikdo nemohl reagovat. Takže já teď tady asi budu chodit a budu tlumočit všechny ty reakce, které paní ministryně vyvolala tím, že nevystoupila v rozpravě tak jako ostatní normální poslanci.

Takže ve výsledku ten převod nemovitosti na Slovensku je dramaticky levnější než v České republice a teď ho ještě víc zdražujeme tímto způsobem, takže navyšujeme daňovou zátěž, kterou nesou daňoví poplatníci v České republice, kteří si pořídí svoji nemovitost. Takže já bych poprosil, když se paní ministryně vyjadřuje, tak aby skutečně to popisovala tak, jak to je, ty věci, aby ta srovnání byla relevantní, aby to nebyly věci vytržené z kontextu, které slouží opravdu jenom k tomu, že se z toho vytrhnou nějaké výroky a tady se udělá demagogické vystoupení. S přednostním právem nevidím nikoho dalšího přihlášeného, takže se vypořádáme s návrhy, které tady máme.

První budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Dále budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro.

Návrh byl zamítnut. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím... Tady paní poslankyně Langšádlová. Prosím. Já se omlouvám, pane místopředsedo. Chtěla jsem navrhnout, aby se tím ještě zabýval hospodářský výbor, protože jsou tam otázky zejména okolo těch pojišťoven. Jako garanční hospodářský?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Přihlášeno 184 poslankyň a poslanců, pro 184, návrh byl přijat.

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Paní poslankyně Langšádlová. Prosím. Omlouvám se. Ano, děkuji.

A dále bych navrhl výbor ústavněprávní, protože zdanění 100 % ročního zisku, nebo téměř 100 % ročního zisku celého jednoho odvětví je výrazně na hraně ústavnosti. Takže výbor ústavněprávní. Pan poslanec Bartošek. Děkuji, pane místopředsedo. A stejně jako jsem říkal včera, že není řádně zpracována RIA a reálně hrozí tím, že se zvýší daně a povede to k rozvoji černého trhu, tak jsem přesvědčen o tom, že by to mělo jít na výbor bezpečnostní.

Jelikož součástí toho návrhu jsou i změny v sazbách daně z hazardu nebo z alkoholu, a to částečně s odůvodněním, které jsme tady slyšeli ohledně závislostí a jiných souvisejících jevů, tak bych chtěl jako další výbor navrhnout výbor zdravotní, tak aby ty daňové sazby tam potom byly racionálně nastaveny tak, abychom dosáhli toho preventivního účinku, který je tady deklarován, protože si myslím, že ten návrh tomu neodpovídá. Děkuji. Je někdo další, kdo by chtěl přikázat k projednání tento tisk výboru? Nikoho nevidím, takže budeme hlasovat. Začneme od posledního návrhu pana místopředsedy Pikala, aby byl tento tisk přikázán výboru zdravotnímu. Kdo je pro?